Je potřeba, aby jim MPSV teď dokázalo pomoci překlenout tu dobu až do vyplacení dotace, což se předpokládá někdy v měsíci dubnu, možná to může být i na začátku měsíce května. Takže z těchto důvodů prosím o zařazení tohoto bodu a prosím jako třetí bod dnešního programu. Děkuji. Také děkuji.

Již z toho čísla sněmovního tisku vidíte, že to opravdu není žádná novinka.

Dovolte mi několik čísel.

A musím vám říci, že bohužel je velmi smutné, když nemůžete pomoci pacientovi, jakémukoliv, a u dítěte je to velmi náročné i pro toho zdravotníka.

Ono to prostě tak nefunguje.

Nemám. A je to velmi smutné, velmi zatěžující a ti lidé umírají zbytečně.

Ano, děkuji, takže vypínám čas a pouštím tedy vaši druhou přihlášku. Děkuji opět, paní místopředsedkyně.

V některých školách základních, prosím, základních, na druhém stupni se stalo, že v posledních měsících je takový příliv dětí nemluvících česky, prosím, čili z třetích zemí, a není to jenom Ukrajina, jsou to tedy i konkrétně nejvíce vietnamské osoby, a je to více než polovina dětí v té třídě.

Je to tedy Představa vlády o zabezpečení výuky v základní škole na školách, kde v některých třídách je více než 50 % dětí nemluvících česky. Jsou to děti, které nemluví česky. Děkuji vám. Také děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Také děkuji za upřesnění. Nyní vystoupí pan poslanec Síla, připraví se paní poslankyně Dražilová.